Je to daň za to, že to projednáváme takto ve zrychleném způsobu. Takže to dávám jako námitku, ať o tom rozhodne Sněmovna, jestli to jsou, nebo nejsou legislativně technické změny. Samozřejmě budu plně respektovat rozhodnutí Sněmovny.

Děkuji. Jestli jsem to správně pochopil, tak zazněl protinávrh proti návrhu procedury, tak jak ho přednesl pan zpravodaj. Žádný další protinávrh nebyl vznesen. Budeme o něm hlasovat. Ještě má slovo pan zpravodaj. První je protinávrh proti proceduře, a to aby bod H3 byl hlasován před bodem B1, to znamená, bod 4 byl předřazen před bod B1, a druhá byla námitka pana místopředsedy proti mému prohlášení jeho legislativně technických za nelegislativně technické.

Budeme tedy nejprve hlasovat o tom protinávrhu, návrhu na předřazení, tak jak zazněl od pana místopředsedy Vojtěcha Pikala. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 106 poslanců, pro 18, proti 45, návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 102 poslanců, pro 99, proti nikdo, návrh byl přijat. Budeme podle schválené procedury postupovat. Prosím, pane zpravodaji.

Poprosím pana ministr? Hlasování prohlašuji za neplatné. Nikoli úmyslně, ale myslím, že se s tím vyrovnáme.

A nyní zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 100 poslanců, pro 93, proti nikdo, návrh byl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 9, přihlášen 101 poslanec, pro 36, proti 23, návrh nebyl přijat.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 100 poslanců, pro 37, proti 21, návrh nebyl přijat. Jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem F, což je pozměňovací návrh Marka Bendy, můj, který řeší financování politických stran a politických hnutí v případě koalic a zvýšeného kvora pro tyto koalice. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Děkuji.

Pan ministr? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?